Děkuji, paní poslankyně.

Ta vaše výmluva je docela na, bych řekl, bahenních základech. Vždyť vy si tady všechno řídíte. Tak neříkejte, že jste si to nemohli načasovat tak, aby vaši ministři mohli. Už nejste v opozici, pane ministře. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Radek Vondráček. Prosím, máte slovo. Ona už se nám ta debata posunula jinam.

A na doplnění ještě k paní místopředsedkyni. Ano, ale bylo již po hlasování, takže nebylo možné rozpravu otevřít. Tak to byla poslední faktická poznámka a nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Volný. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, mockrát děkuju.

Tak to jenom pro dokreslení.

A prosím ho o podporu dvou pozměňovacích návrhů.

To si myslím, že je úplně, úplně neprůchodné, abyste odhlasovali. Ale prosím, pane ministře zemědělství, pane ministře financí, zkuste se ještě podívat na pozměňovací návrh 53 pana Černého a na pozměňovací návrh 49 pana Kotta. Jeden je za 100 milionů a druhý za 12 milionů a je v tom 50 a 12 milionů dotací pro včelaře. Dáváme miliardy, miliardy sportovcům, aby naše malé děti sportovaly, aby lidi sportovali, je to v pořádku.

A jedná se o 50 milionů, kolegové.

Děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy rozpravu. Pan ministr? Nemá zájem. Pan zpravodaj?

Zaznamenala jsem zájem o odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zároveň bych ráda poprosila pana zpravodaje, aby nám navržený postup zopakoval. Děkuji za slovo, paní předsedající. Budu velmi stručný v bodech, navrženou proceduru znovu zopakuji.

Až se vypořádáme se všemi těmito návrhy, budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku a dále budeme hlasovat jednotlivě o doprovodných usnesení. Toto je můj návrh procedury, předpokládám nyní protinávrh. Děkuji, pane zpravodaji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já bych měla protinávrh, protože nesouhlasím s tím už tady o tom dnes byla řeč.